Nyní budeme pokračovat.

Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a poslance Jaroslava Holíka. Má někdo jiný návrh? Nikoho v sále nevidím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Omlouvá se také paní ministryně Jana Maláčová z dnešního dopoledního jednání z pracovních důvodů. Vážené poslankyně, vážení poslanci, 6. ledna tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 87 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID19 a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1158, zkrácené jednání;

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení?

Přednesu návrh usnesení.